S faktickou poznámkou pan poslanec Jakubčík. Prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem místopředseda výboru pro evropské záležitosti. Každý výbor podle jednacího řádu je otevřený pro všechny poslance. Pokud má někdo nějaký problém s imigrací a chce se zeptat na imigraci, může kdykoliv přijít na výbor pro evropské záležitosti, kde tyto věci projednáváme na každém zasedání výboru. Myslím si, že nyní není bod imigrace, nyní není bod výbor pro evropské záležitosti, nyní není bod Evropská rada. Nyní je bod zpráva o peticích za období leden až červen 2015. Pokud se někdo z vás chce dozvědět aktuální informace týkající se migrace, prosím, přijďte na výbor pro evropské záležitosti. Takřka na všech výborech nyní sedí i pan premiér, můžete se ho zeptat, on vám ty informace podá. Myslím si, že podávat nějaké informace nebo chtít po premiérovi nebo po vládě nějaké informace týkající se migrace v bodu zpráva o peticích mně připadá silně mimo jednací řád. Děkuji. Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.

Nechce se mi věřit, že na tom výboru je to nějak jinak. Od opozičních členů výboru vím, že velmi často používá, jak je jeho zvykem, takové ty prázdné floskule, fráze, dlouhá souvětí, obecné proklamace. Konkrétní otázky tady zazněly tři nebo čtyři. Když už tu nejsou ministři ani premiér, nebo s čestnou výjimkou pana ministra kultury, když tu nejsou ministři a pan premiér, tak odpovězte vy, vládní členové výboru pro evropské záležitosti, jaký je váš názor na bezvízový styk, na navýšení peněz pro Turecko, na princip jeden za jednoho. Nebo tam jenom přijdete, poslechnete si to a pak zvednete ruku, protože strana to tak očekává? Podívejte se do toho materiálu, podívejte se, která petice má nejvíc podpisů, a projednáváme problém, který se týká této petice.

Vy se prostě schováváte, ne všichni, většina z vás se schovává a není ochotna o tom debatovat s námi, ale také s veřejností na mikrofon a není ochotna, a třeba jiný názor, než mám já, prezentovat. Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Dobré poledne, paní a pánové, budeme pokračovat nejdříve třemi faktickými poznámkami.

Ke slovům, vaším prostřednictvím, pane předsedající, pana kolegy Jakubčíka. Já na výbor pro evropské záležitosti jako člen docházím, mám téměř stoprocentní účast a ptám se. Ptám se pana premiéra. Pokaždé se ptám. Pokládám otázky. A pan premiér mluví, ale rozhodně se to nedá označit jako odpovědi na moje otázky.

Opět jsem nedostal odpověď. Já si myslím, že na tyto odpovědi máme nárok. Máme nárok na spoustu dalších odpovědí, jak zde bylo řečeno, ať se neopakuji.

Vy jste to odmítli. Tak o tom mluvíme teď, protože to spadá do tohoto bodu. A jenom ještě jednu větu k panu kolegovi Plzákovi, protože říkal, že všichni jsme tady jednotní v názoru na imigrační kvóty. Tak tedy jenom jestli můžu dostat odpověď na vyjádření pana premiéra, že přijmeme 4,5 tisíce imigrantů v rámci trvalých kvót. Možná máte více informací než já. Děkuji panu kolegovi Černochovi. Nyní pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já jsem místopředseda výboru pro obranu a členem výboru pro bezpečnost a doufám, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, že moje pozvánka na tyto výbory nebude považována za arogantní. Ale pokud se tady budete bavit o tom, jak je zabezpečena obrana nebo pokrytí státní hranice, bezpečnostní věci, přijďte na tyto výbory a informujte se tam. Někteří vaši zástupci jsou členy těchto výborů, ať vás informují v poslaneckých klubech o těchto záležitostech, a myslím si, že potom některé otázky, které tady kladete, jsou tady zbytečné. Pokud jde o to, co máme projednávat, tak si opravdu myslím, že tyto věci se mají projednávat na výboru pro evropské záležitosti, jehož nejsem členem, ale pravidelně tam docházím, snažím se být informován a snažíme se to v poslaneckém klubu řešit. Děkuji za pozornost. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Děkuji za slovo. Já tady musím říct ještě jeden argument, který nepadl. Pokud nejsem jako poslanec členem výboru pro evropskou integraci či petičního výboru atd., tak tam sice mohu přijít, mohu pokládat otázky a můžu na ně čekat odpovědi ale mohu hlasovat? Mohu dávat návrhy na usnesení? To je přeci ten zásadní rozdíl! Já se tam jako poslanec nemůžu vyjádřit tím, že navrhnu návrh usnesení a budu o něm hlasovat. A v tom je rozdíl mezi jednáním Poslanecké sněmovny a jednáním výboru.

Myslím, že to je to, čeho se bojíte a proč nechcete, aby se ty materiály projednávaly na jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou a potom paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou, poté přednostní právo pana ministra Hermana. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Odpovím prostřednictvím vás panu kolegovi Černochovi. Když jsem myslel tady, myslel jsem tady v této místnosti a vyzval jsem, jestliže někdo souhlasí zde mezi námi kolegy s těmi kvótami, nechť se přihlásí. Nikdo se nepřihlásil, tak předpokládám, že jsem měl pravdu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Mě překvapuje to, že jsme tady skoro tři roky, ale někteří kolegové si zřejmě ještě nepřečetli Ústavu ČR. Vláda ČR je odpovědná Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, nikoliv výboru pro evropské záležitosti. Takže skutečně ta vystoupení, která tady teď zazněla, jsou hodně na vodě. A já bych tady připomněla ještě jednu věc. My jsme tady od pana premiéra slýchali ohledně kauzy Fajád, jak se to má projednávat ve výborech, jak tam dostaneme veškeré informace. Opravdu? My se tady pokoušíme týden požádat kolegy, aby svolali mimořádný výbor v této věci. Chtěli jsme zařadit vyšetřovací komisi. Tu jste nám jako členové vládní koalice vetovali.

A platí to, co jsem tedy řekla před malou chvílí. Žádným výborům není odpovědná vláda ČR. Je odpovědná Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR! Tak toto mějte na paměti a neříkejte tady nesmysly!